Jednu větu.

Děkuju. Já také děkuji za tu výzvu. Paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji. Chtěla jsem poprosit o to samé, abychom se vrátili k evidenci tržeb, a kdo si chce řešit, jak tady probíhalo řízení schůze, doporučuji videozáznam, stenozáznam a pečlivou kontrolu. Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka. Vracíme se do obecné rozpravy, do které je řádně přihlášen pan poslanec Robert Králíček. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Takže bych rád nějak začal, abychom se k tomu dostali. Myslím, že tu bylo řečeno mnohé z obou stran a bylo by dobré se kolem půlnoci na to podívat tak nějak z odstupu. Tak bych se pokusil o tuto věc.

Nicméně vzal jsem si kdysi k srdci slova pana ministra Stanjury, že není dobré, aby někdo tady něco četl, takže budu mluvit spatra, a proto, abychom se také dostali k nějaké akci po těch hodinách, protože jsme obviňováni z toho, že tu mluvíme jen tak planě a není to k věci a že se snažíme zdržovat, tak já bych navrhl akci, a to aby tento zákon byl zamítnut už v prvním čtení. Děkuji. Další, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Nevadí. Nechávala jsem si tento příspěvek na pozdní dobu, protože chci reagovat, a mrzí mě, že tu není, vaší prostřednictvím, paní místopředsedkyně, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09, který vystupoval, a my jsme neměli možnost na to reagovat, protože byla pouze přednostní práva. On tu řekl, že jste připraveni tu sedět do rána a že vám to vůbec nevadí.

Tak bych se chtěla zeptat, mezi které občany chodí? On řekl: chodím mezi lidi a mezi podnikatele. Bohužel to není, mezi které lidi a mezi které podnikatele. Podnikatele, kteří chtějí zrušit EET?

Takže vlastně jdeme opět do šedé ekonomiky.

Chtěla jsem se ho zeptat, jestli to myslel jako na všechny, nebo na každého?

Vaše návrhy byly přidáme rodinám s dětmi.

Takže kdo je tady populista? Další věc.

A dále v programu: snížíme rozpočet.